Vedle celé Sněmovny se proto obracím i k poslancům vládní koalice, prosím je, aby Ministerstvo financí podpořili, stejně jako to učinili jejich zástupci v rozpočtovém výboru, a aby schválili i můj pozměňovací návrh. Díky němu by se opravily drobné nedostatky v návrhu Ministerstva financí, aniž by se pozměnil jeho celkově pozitivní duch. Děkuji.

Velké překvapení.

Je potřeba se podívat do statistiky.

A my samozřejmě ano. Rozdíl je, že určitě ne 5 milionů korun, protože samozřejmě EET ukáže ty skutečné tržby. A o tom jsem přesvědčen, že tak jak to bylo v jiných zemích, že došlo k nárůstu stovek procent tržeb, tak to bude i u nás. A proto navrhujeme to, co navrhujeme. A došli jsme k tomu úplně jinou cestou. Takže v tom se míjíme. Pane ministře, jenom poprosím, abyste se na mé kolegyně a kolegy obracel mým prostřednictvím. S faktickou pan poslanec Votava. Prosím.

A tu paušální daň může sjednat s finančním úřadem ten poplatník, který má maximálně obrat do 5 milionů korun, to zůstává, s tím jsme nic nedělali, a nyní může, pokud nebude přijat ten pozměňovací návrh i na plénu, to uplatňovat i poplatník, pro kterého je to hlavní činnost, hlavní obživa, a nemá zaměstnance. Rozpočtový výbor schválil změnu, kdy to může být pro poplatníka, který má to i jako vedlejší činnost, to znamená, má zaměstnání a přivydělává si, a poplatník může mít i zaměstnance, což předtím nebylo. Takže to jenom pro vysvětlenou.

Děkuju panu předsedovi rozpočtového výboru, že upozornil tady na tento fakt. Chtěla jsem na něj upozornit sama. Prostřednictvím paní předsedající panu ministrovi Babišovi.

A jestliže on jako ministr financí to neví, tak je to opravdu smutné. Vy jste potom přišel s pozměňovacím návrhem na 250 tisíc korun. A chtěla bych ještě dodat, že ta čísla, která vy uvádíte, nějakých 630 tisíc podnikatelů s obratem nad půl milionu, tak vy navrhujete ale, pane ministře, 250 tisíc. Takže taky nemáte ta čísla správně. Takže příště se laskavě líp připravte. Děkuju. Nyní prosím k mikrofonu pana poslance Kubíčka, řádně přihlášeného do rozpravy. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, paní předsedající. Dámy a pánové, chtěl bych uvést své dva pozměňovací návrhy, ke kterým se přihlásím v podrobné rozpravě.

Předmětem tohoto pozměňovacího návrhu je úprava předmětného novelizačního bodu tak, aby odpovídal důvodové zprávě a původnímu záměru.

Z tohoto důvodu je nutná změna textu vládní novely návrhu zákona, aby došlo ke zrušení slova uskutečnění pouze na určených místech zákona a v požadované souvislosti.

V pozměňovacím návrhu B3 se slovo září nahrazuje slovem listopad.

Vzhledem k tomu, že jiný pozměňovací návrh stanovuje jako jednu z podmínek vyjmutí z povinnosti evidovat tržby, že poplatník má daň stanovenou paušální částkou, očekává se podstatný nárůst počtu poplatníků využívajících od roku 2017 tento institut.

Děkuji, pane poslanče. Prosím k mikrofonu pana poslance Plíška, připraví se pan poslanec Šincl. Prosím, máte slovo. Vážená paní místopředsedkyně, milé kolegyně, vážení kolegové, navrhuji zcela jednoduchý pozměňovací návrh spočívající v tom, že za dosavadní část sedmou by se vložila nová část osmá, což by bylo zrušovací ustanovení. Vidíme skutečně hodně zmatků, nejasností, nerovného zacházení státu vůči podnikatelům, nové a nové výjimky, které tuto nerovnost mezi podnikateli a zároveň diskriminaci podnikatelů jenom posiluje. Takže zákon o evidenci tržeb obsahuje řadu nedostatků. Již v samotném principu postupného zavádění povinné evidence tržeb pro určité podnikatele, tedy některé, a to bez logického a spravedlivého odůvodnění, je skryta diskriminace jednotlivých podnikatelů. Současně systém evidence tržeb není dobře připraven ani po technické stránce a představuje vysokou míru právní nejistoty pro samotné uživatele a adresáty této normy.